Děkuji. Děkuji, paní poslankyně.

Děkuji vám za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já i dnes opakovaně navrhuji předřadit na program této schůze dva návrhy na pomoc našim nejohroženějším skupinám obyvatel. První můj návrh má číslo sněmovního tisku 9 a jedná se o zvýšení příspěvku na péči zdravotně postiženým občanům v prvním a druhém stupni závislosti, který se na naposledy zvyšoval před sedmi lety. Tento náš návrh se začal v prosinci po téměř roce a půl projednávat, ale díky vládním poslancům, kteří ačkoliv byli v sále přítomni, ale záměrně se nepřihlásili ke svým hlasovacím zařízením, možnost tento návrh na pomoc zdravotně postiženým vědomě zablokovali a tím zcela jasně odmítli pomoc lidem se zdravotním postižením, přestože věděli, že se od ledna zvyšují ceny za sociální služby. Tento bod navrhuji zařadit jako první bod dnešního jednání, případně jako první od čtvrtečního jednání.

Tento bod navrhuji zařadit jako druhý bod dnešního jednání, případně jako druhý bod čtvrtečního jednání. A jsem zvědava, jak se k těmto návrhům na pomoc sociálně nejohroženějším skupinám obyvatel postavíte dnes vy, vládní poslanci. Prosím vás o podporu. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, paní ministryně, pane ministře, dámy a pánové, já bych si dovolil zařadit vzhledem k tomu vývoji jeden bod, který bych nazval Zákonné automaty z pohledu vyhlášení stavu legislativní nouze.

A když se podíváte na přesné ustanovení § 99, stav legislativní nouze je možné vyhlásit za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. Takhle to tam je vyjmenováno.

A to samé je automat tady, aby právě nedocházelo k tomu, k čemu vlastně dochází teď je po volbách, najednou my ten automat začneme měnit tak, aby se ušetřily peníze ze státního rozpočtu. Ale já dokonce řeknu fajn, tak ho změňte, ten automat, změnila se hospodářská situace, v pořádku.